Ti nikam neodejdou. Ti tady musí žít, jsou to malí živnostníci a malé české firmy, ti jsou páteří ekonomiky.

Takže stát by měl podporovat živnostníky a malé české podnikatele, kteří platí daně v České republice a žijí tady s námi v České republice.

Takže zpátky k tomu, že ti živnostníci a podnikatelé, právě ty malé a střední firmy a živnostníky je potřeba podporovat.

A to přeci nechceme.

Tato vláda se často ohání západními vzory, zejména německými, ale pouze tehdy, když se jí to hodí.

Teď mi dovolte úplně závěrem.

Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby její prioritou při pomoci živnostníkům a podnikatelům postiženým omezujícími opatřeními byla ochrana zaměstnanosti a pracovních míst českých občanů. Děkuji za pozornost.

Pane ministře, prosím.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že se tady srovnám lépe než minule, za což jsem byl kritizován. Zaznělo tady ze stran mých předřečnic a předřečníků mnoho slov s mnoha přívlastky.

Já bych řekl, že mnoho z nich bylo slovy velmi populistickými. Opakovalo se tady pomoc, podpora, dotace, utrácet peníze, rozdávat, kompenzace. Byl jsem vyzýván, abych byl aktivní, pochopil jsem, že být aktivní znamená rozdávat. A zazněly tady i odborné pojmy, dokonce ze strany lidí, od kterých mě to překvapilo.